Na minimální půjčku 500 tisíc korun malý živnostník nejen nedosáhne, ale ani ji nepotřebuje. Potřebuje jednoduchý a levný stát, který mu nechá maximum peněz, co si vydělá.

Ale poplatky za obnovitelné zdroje jsou minimum proti tomu, co si účtují například distributoři elektřiny.

Tak jako voda, tak i distribuce něčeho tak strategického, jako je elektřina, by mělo být státní a státem občanům poskytované jen za úhradu skutečných provozních nákladů. Stejně tak to platí například o telekomunikacích, kdy stát by měl sám provozovat vlastní síť pro občany za minimální platby a případný výdělek by měl jít na důchody nebo zdraví. Jen tady to jsou opět stamiliardy, které tečou zčásti do zahraničí.

Dá se to říct jednoduše: stát má pomáhat, ne škodit. Tady právě o tom schválně hovořím, abychom si řekli, že stát má možnosti dostat do rozpočtu miliardy korun, jenom kdyby se choval skutečně s péčí řádného hospodáře. Děkuji za pozornost. Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny. Dále je přihlášen pan předseda Zbyněk Stanjura. Aha, tak to byla špatná informace při předávání řízení.

Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

S technickým konceptem samozřejmě souhlasíme, jak jsem zmínil, tedy že budou OSVČ osvobozeny po dobu šesti měsíců od placení záloh do výše minimálních záloh, a následně při ročním vyúčtování po podání přehledu bude na ně nahlíženo, jako by zmíněné zálohy uhradily. Nicméně výpadek financí pro zdravotní systém bude masivní a odhadujeme ho na částku kolem 8,5 miliardy, to zde zmínil i pan ministr a před chvílí i pan poslanec Stanjura. A v okamžiku, kdy tedy říkáme to A, tak je zapotřebí říci i to B, tedy jakým způsobem budeme kompenzovat rozpočet zdravotnictví.

Uvědomme si prosím, že se jedná hlavně o osoby pracující na dohodu o provedení práce, které by si tak nově účelově mohly začít zařizovat živnostenský list, a to určitě není za současné situace žádoucí. Zároveň mi dovolte, abych využil bod týkající se platby zdravotního pojištění k otevření tématu, které s tím sice nesouvisí přímo, ale považujeme za důležité, aby zde dnes také zaznělo.

Nucená licence by se vztahovala na výrobce, který je držitelem patentu a nechce či nemůže do Evropské unie daný inovativní léčivý přípravek dovážet, nebo jej nabízí za vysoce nepřiměřenou cenu.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Na druhou stranu nelze přehlédnout, že to bude znamenat výpadek příjmů zdravotních pojišťoven. V každém případě je to výpadek poměrně citelný v okamžiku, kdy zdravotní systém bude čelit poměrně bezprecedentnímu tlaku. Jenom tady připomínám, že jsme marně protestovali proti tomu, aby byly rozpuštěny rezervy zdravotních pojišťoven. Ale já tedy souhlasím s tím, že to má být kompenzováno. Otázkou je, jakou technikou.

Ať tak či onak, jsem přesvědčen, že to udělat musíme. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Vnímáme jako velmi citlivou v tuto chvíli situaci osob samostatně výdělečně činných. Budeme o tom mluvit ještě i v tom dalším bodu. Víme, že v tuto chvíli řada malých a středních podnikatelů musela utlumit nebo zcela zastavit svoji činnost, a nemá to vliv nejenom na jejich rodiny, ale má to významný vliv i na zaměstnanost celé řady dalších lidí.